Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem.

Důvodem našeho kroku byla nejistota, zda se z časových důvodů podaří přijmout celý balík nových zbraňových zákonů do konce volebního období, s tím, že tento zákon a jeho přijetí je velmi důležitý pro bezpečnost ČR.

Návrh předpokládá vznik systému výhradně dobrovolné střelecké přípravy občanů ČR, kteří po absolvování programu budou tvořit stanovenou zálohu státu.

Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona. Tak já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného ani elektronicky ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. A zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Takže přikročíme k hlasování k pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování k nim sdělila stanovisko. Děkuji, pane místopředsedo.

1. hlasování pozměňovací návrhy skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost;

Děkuji. Je všem jasná a srozumitelná procedura?

Návrh byl přijat.

Já vás všechny odhlásím na žádost.

Děkuji. Takže za prvé hlasování pozměňovacích návrhů skupiny A z usnesení výboru pro bezpečnost. Jedná se zejména o terminologickou úpravu § 7, jejíž potřebnost se ukázala při přípravě návrhu prováděcího předpisu. Jedná se o upřesnění smyslu a obsahu institutu aprobace v systému střelecké přípravy a dále lépe vymezuje možnosti materiální podpory střelecké přípravy ze strany státu. Dále se upravuje nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Výbor zaujal doporučující stanovisko. Stanovisko navrhovatele.

Hlasování číslo 141, přihlášeno 86 poslanců, pro 85, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.